Máte jiný protinávrh ohledně procedurálního návrhu? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já mám alternativní návrh, protože ten návrh se může týkat protože se bavíme o dotacích, které jdou na zemědělství, tak i do přítomnosti ministra zemědělství. Ministra zemědělství. Tady jsou dotazy od opozice, kterého ministra zemědělství? Tak ministra zemědělství, který vykonává svoji funkci do konce června, čili pana ministra Nekuly.

Ale možná by mohl být i druhý alternativní návrh potom k Ministerstvu financí, ale ten případně nechám na nějakém dalším řečníkovi. Jako první budeme hlasovat návrh pana předsedy Michálka, který navrhuje přerušit tento bod do přítomnosti ministra zemědělství.

Návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vondráčka, který navrhuje přerušit jednání o tomto bodu do přítomnosti ministra spravedlnosti Blažka.

Kdo je proti? Hlasování číslo 15, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 72, proti 74. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v jednání o tomto návrhu. Mám zde přihlášku s faktickou poznámkou ještě pana poslance Vondráčka a poté pana poslance Nachera. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Aby tady nezapadlo, že kolega Michálek řekl, že jsou to obstrukční návrhy, a pak sám ten obstrukční návrh tady předloží. Takže on vlastně obstruuje sám na sobě. A potom na tom svém obstrukčním návrhu pak hlasuje proti tomu svému obstrukčnímu návrhu.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nepochybně nás během několika desítek minut, málo hodin přetlačíte, znásilníte opět Poslaneckou sněmovnu a jsem si téměř jistý, že se nám to nepodaří zvrátit. Ale i přesto ještě dovolte, abych poté, co tady vystoupila celá řada mých kolegů, zrekapituloval v deseti bodech, spíše deseti otázkách.

Takže bude jich deset, budu krátký, nebojte se. Asi se shodneme na tom, že zákon má sloužit k ochraně občanů. Neměl by se stávat nástrojem útoku na politické oponenty a rozhodně, když se vám nebude dařit v politickém boji, což se může stát někdy vám, někdy nám, to je prostě realita, nesmíme kvůli tomu měnit zákony. Otázka je, zkuste si jenom odpovědět, kdyby hnutí ANO mělo třeba 4 % nebo 5 % preferencí, jestli byste tento zákon tímto přílepkem takto měnili. Všechno. Nemusíte mi odpovídat nahlas. Za druhé.

Díky tomuto značně zredukujeme počet schopných lidí, kteří by chtěli jít do politiky.

A ono to není jenom o tom, že ten dotyčný, který chce jít do té politiky a je třeba úspěšný ve svém oboru, tak tam nepůjde proto, že se dělají tyto věci ve smyslu toho, že už dneska ty bariéry má.

A jak má potom věřit tomu, že když skončí třeba v opozici, což není úplně vyloučené, a dokonce je to pravděpodobné, jestli v té politice chce být nějakou dobu, že přijde zase nějaká koalice, která zase všechno změní, a to, s čím on tam šel a s čím počítal, tak bude zase úplně jinak. A jak to tady dopadne?

Za čtvrté.

Zase si odpovězte, jestli je správné, že se něco zavádí retroaktivně.